Stejně tak, pokud jde o přítomnost ministrů, tady za mnou pro vysvětlení, protože se mě na to diváci ptali. Ano, při projednávání žádosti vlády o vyslovení důvěry je podmínka, že tady musí sedět po celou dobu já jim to nezávidím tedy všichni ministři. Vždycky se to nějakým způsobem hlídalo. Jednu dobu, když jich tady nebylo patnáct a seděli tady tři, tak už to samozřejmě bije do očí.

Byla tady dvě témata.